Ale stávající systém to dnes občanům neumožňuje. Zastánci toho v uvozovkách čistě zastupitelského systému tvrdí, že občané odevzdali dobrovolně mandát svým zastupitelům, a ti proto mají právo rozhodovat.

Mandát vynucený je falešný, je falešným, ukradeným mandátem.

Podívejme se, co tady navrhuje vláda za zákon, co má být dneska na programu. Ano, to je důležité, to jsem měl říct hned na začátku, proč tady vlastně teď navrhuji prioritně jiné body: protože vládní koalice Petra Fialy tady dnes zařadila zákon, který chtějí za každou cenu prosadit, že chtějí politicky ovládnout Českou televizi. Vláda Petra Fialy chce politicky úplně ovládnout Českou televizi, aby Česká televize vysílala, aby to byla vládní televize, Fialova vládní televize, a aby vysílala prostě v souladu s vládní linií vlády Petra Fialy a aby potažmo byla šikanována opozice.

A proto já se v podstatě hlásím k tomu, že tady děláme všechno pro to a budeme dneska dělat všechno pro to, abyste nemohli politicky ovládnout Českou televizi, aby se z toho nestala totalitní televize totalitní televize v rukou vlády Petra Fialy.

Samozřejmě, návrhů zákonů tady budu mít více, které budu chtít předřadit, ale už jsem o tom hovořil.

To je priorita vlády Petra Fialy. Vy chcete politicky ovládnout Českou televizi a zneužít koncesionářské poplatky občanů, zneužít i koncesionářské poplatky voličů SPD!

To není zákon, který by tady měl vůbec dneska být. Vy jste se zbláznili úplně, vaše vláda!

Proč jsem si to teď jenom vytáhl a malinko předbíhám?

A s tím prostě my nesouhlasíme.

Je to jednoduché jak facka, proč tady teď jsme a proč dneska se to bude prostě protahovat, protože vy máte opravdu divné priority, přímo škodlivé priority, přímo protinárodní priority bych řekl, řekl bych až vlastizrádné priority, protože tohle není normální. Tady lidé padají na ústa kvůli vaší vládě, nemají peníze, a vy navrhujete zákon a stojí vám to za to, že tady jste avizovali dokonce, že tu budete i přes noc kvůli tomu zákonu.

Takže chtěl jsem pokračovat dál.

Podle našeho návrhu by právo hlasovat v referendu měl mít každý občan České republiky, který nejpozději v den konání referenda dosáhl zletilosti, tedy od 18 let.